Mezitím poprosím o stanovisko navrhovatele. Myslím, že počet poslanců se ustálil. Můžeme zahájit hlasování. Ptám se, kdo je pro takový návrh?

Kdo je proti? Hlasování číslo 153, bylo přihlášeno 146 poslanců, pro hlasovalo 69, proti 58. Návrh byl zamítnut.

Prosím stanovisko navrhovatele.

Kdo je proti?

Návrh byl zamítnut.

Stanovisko navrhovatele? Nesouhlas.

Kdo je proti?

Návrh nebyl přijat.

Stanovisko navrhovatele? Nesouhlas.

Kdo je proti?

Návrh byl zamítnut.

Stanovisko navrhovatele? Nesouhlas.

Kdo je proti?

Návrh byl zamítnut.

Stanovisko navrhovatele? Souhlas.

Kdo je proti?

Návrh byl přijat.

Stanovisko navrhovatele? Souhlas.

Kdo je proti?

Návrh byl přijat. A posledním pozměňovacím návrhem, o kterém budeme hlasovat, je pod písmenem D, je od poslance a ministra Mariana Jurečky a to jsou zvýšené částky, kterými se započítávají za pevná paliva, a to v § 25 odst. 1 tabulky, aby mohly být započítány i do dalších a promítnout se v celém zákoně. Stanovisko navrhovatele? Souhlas.

Návrh byl přijat. O všech návrzích bylo hlasováno. Přikročíme k hlasování o celém návrhu zákona. Paní předsedkyně, prosím, máte slovo. Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Čeho jsme teď byli svědky?

A co jsme slyšeli u těchto nejcitlivějších sociálních zákonů? Rok slyšíme: My chceme pomáhat potřebným, my chceme pomáhat těm, kteří mají největší problémy, my chceme tam cílit podporu. A co řekne ministr práce a sociálních věcí? Nesouhlasné stanovisko. Teď jsme toho byli svědky. Přes to všechno říkám za hnutí ANO, že my zákon jako celek podpoříme.